Ještě bych tady poukázal na jednu věc, a to je ta, že paušály, to není jenom, že je někdo od něčeho osvobozen, ale ono to také znamená, že se zjednodušuje administrativa, že živnostníci šetří peníze za účetní, daňové poradenství a další věci. A pokud opět paušály zavedeme, tak budeme znovu komplikovat systém, budeme zvyšovat byrokratickou zátěž, která prosím vás, mluvte s živnostníky a podnikateli a řeknou vám, že to, co je trápí nejvíc, není to, jestli se daň zvýší o procento nahoru nebo dolů, ale to, co je nejvíce trápí, je byrokracie a to, čím je stát neustále nově a nově zatěžuje. Odstranění paušálu nebo omezení paušálu bude znamenat novou zátěž pro celou řadu živnostníků a drobných podnikatelů. Na závěr bych rád konstatoval, že my nenavrhujeme zamítnutí hned v prvním čtení, ale budeme se snažit svoje připomínky a pozměňovací návrhy uplatnit při jednání ve výborech a samozřejmě následně na plénu. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k předložené novele zákona o daních z příjmů, kterou předkládá tato koaliční vláda Parlamentu České republiky. Tato předloha patří jistě k nejdůležitějším daňovým předlohám, které budeme v současné době projednávat. Jedná se tedy o klíčový zákon, kterým koalice dává zcela jasně najevo, že to se svými sliby obsaženými v programovém prohlášení vlády myslí naprosto vážně. Naplňuje se tak i volební program sociální demokracie. Předloženou novelou zákona o daních z příjmů jistě napravujeme to, co zde zanechaly předchozí pravicové vlády, a to jsou negativní dopady sedmileté pravicové vládní politiky, politiky Občanské demokratické strany a TOP 09.

Předchozí pravicové koalice v posledních letech svými takzvanými reformami postupně, ale zato zcela systematicky, devastovaly daňový systém České republiky. Především výrazně snížily míru přerozdělení, a to s přímo destrukčním účinkem na vývoj veřejných financí. Snížily daně vysokopříjmovým skupinám obyvatel a přenesly tak daňové břemeno na středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Záměrně tak posílily podíl nepřímých daní na úkor daní přímých a majetkových v daňovém inkasu. To však zdaleka není všechno. Daňový systém České republiky se za působení předchozí koalice stal výrazně nespravedlivým. Systém přímo prolezlý různými typy daňových privilegií, privilegií umožňujících zájmovým skupinám či jednotlivcům být zdaněn méně než ostatní.